Byla ukončena obecná rozprava. Návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování nebyl přijat.

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Já se omlouvám, pane poslanče, v materiálech, které mám k dispozici, je to, co jsem nevěděl, když jsem s vámi mluvil, a to je to, že jsme tento bod přerušili po ukončení obecné rozpravy.

Takže musíme pokračovat tak, jak jsem řekl, to znamená přikázat, rozhodnout o přikázání garančnímu výboru. Nejprve se zeptám, zda navrhuje někdo nějaký jiný výbor než zdravotní, aby byl výborem garančním. Není tomu tak. Tak přistoupíme k hlasování. Ještě jsem přivolal poslankyně a poslance, kteří nejsou v jednacím sále, aby měli možnost zúčastnit se hlasování. Hlasujeme o přikázání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Navrhuje někdo z pléna jiný výbor? Nenavrhuje. Takže konstatuji, že tímto návrhem se bude jako garanční výbor zabývat výbor pro zdravotnictví a končím prvé čtení tohoto bodu. Děkuji panu ministrovi, paní zpravodajce. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Děkuji. Ano, samozřejmě vyhovím této žádosti.

Jenom připomínám, že o polední přestávce se sejde organizační výbor.